Takže to z toho logicky vypadává.

Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

Děkuji, pane předsedající.

To znamená, my jsme jako klub připraveni ten pozměňovací návrh podpořit, protože samozřejmě máme stejné puzení zabránit tomu, aby byly podvodné reklamy na výrobky, které slibují zázračné vyléčení. Nicméně já si nejsem úplně jistý, a když jsem diskutoval s náměstkem pro legislativu Ministerstva zdravotnictví, tak mě neuklidnil, že je to úplně takhle napsané.

A mě až překvapilo, jak často je tam reklama kolegy Uzla, kterou asi většina z vás zná , mě tedy naprosto dostala. A teď mám velmi jednoduchý dotaz na pana ministra, nebo na toho, kdo to víte. Bude tedy tato reklama považována za tu reklamu, která podle tohoto zákona nebude smět být vysílána, nebo nebude? Já teď tu reklamu nijak nehájím, ale abychom si řekli, o čem se bavíme, o čem hlasujeme. Pokud se bavíme o různých náramcích, které zachraňují život vysíláním záření a speciálních prostředcích, není co řešit. Mně ovšem tvrdili legislativci Ministerstva zdravotnictví, že ten pozměňovací návrh je psán tak široce, že se to týká i tohoto typu reklam. Mně nevadí, když zmizí z televize reklama kolegy Uzla, ale rád bych, aby tato informace jasně zazněla, jestli se to týká tohoto typu reklamy, kdy zdravotnický prostředek propaguje v médiu veřejně známá osoba, nebo netýká. I tak budu pro tento pozměňovací návrh hlasovat, protože ho považuji za správný. A děkuji předkladatelům, že ho připravili.

Děkuji.

Mě by prostřednictvím pana předsedajícího velmi mrzelo, kdyby kolega Janulík plánoval nějaký funus. Nicméně co plánuje, to netuším.

Já jsem se na toto ptal na zdravotnickém výboru, nedostal jsem odpověď. Pokud ji ví, tak prosím, aby tady zazněla. Děkuji.

To znamená, že tam v tom případě ten člověk, který se podle toho chová, může dohledat zdroje a je ochráněn. Reklamu pana kolegy Uzla jsem také viděla.

A máli tam doklad o tom, že to má zdravotní dopad, tak ten doklad je doložitelný.

A jestliže toto nemá, tak samozřejmě nemůže říkat, že tam je zdravotní dopad, když to neví.

A bojím se, že někteří výrobci prostě nebudou v České republice své výrobky prodávat, protože reklama bude natolik omezena, navíc nevychází to přesně z evropské legislativy. Když to přijmeme, tak budeme mít nejpřísnější legislativu v tomto segmentu.

Pokud ne, tak rozpravu končím. Pane ministře, máte zájem? Pan zpravodaj?

Pokud tento pozměňovací návrh bude přijat, jsou návrhy A2 a B nehlasovatelné. Dále se budete vyjadřovat, budeme hlasovat o návrhu A2.